Řada věcí je hotová. Padlo to tady v rámci prvního čtení, kolik věcí je hotovo a co není hotovo. A řeknu to tady otevřeně, nebudeme si hrát na koalici, opozici jde nám o vzdělávací systém. Měla být dávno hotová.

Děkuji, pane předsedající.

Zde bylo jasné legislativní prostředí, které všem studentům oznámilo, za jakých podmínek jsou na základní, střední škole. Všichni věděli, do čeho jdou. Všichni věděli, co je čeká v příštích letech. Jste to vy, kteří najednou ten systém zbytečně rozkmitávají.

Děkuju. A jenom bych chtěl komentovat to, co říkal pan profesor Rais.

Já jsem prostě přesvědčený o tom, že by měla být zachovaná volba mezi povinnou maturitou z matematiky a cizím jazykem. Proto nechci odkládat to o nějaké tři nebo čtyři roky, protože jsem prostě přesvědčený o tom, že ta stávající volba je správná. Ale jenom chci říct k tomu jednu podstatnou věc. Já jsem přesvědčený o tom, že na středních školách negymnaziálního typu ani za ty dva roky k žádnému dramatickému posunu nedojde.

Než dám faktickou poznámku panu poslanci Michálkovi, přečtu došlou omluvu z jednání.

Pokud vedete jiné debaty, než je školský zákon, tak v předsálí. Ještě nemohu dát slovo kolegovi Michálkovi, protože tady klid není... Prosím, pane předsedo. Snad to ty dvě minuty vydrží. Děkuji za slovo, že jste zjednal pořádek, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já se vůbec nechci zapojovat do této debaty. Pouze z hlediska předsedy klubu, který se třeba bude podílet na tom, že uspějeme ve volbách a budeme potom obsazovat ministerstva, budeme mít Ministerstvo školství, a za dva roky zjistíme, až vy tady schválíte tenhleten zákon, nastoupíme na ministerstvo a hned první věc, kterou budeme muset řešit, že vy jste tady schválili, že náš nový ministr tam bude mít položenou tikající časovanou bombu, která mu vybuchne, protože naběhnou maturity a nebudou připraveny, a teď to není nic proti panu ministrovi, ale může se to stát, že to nebude připraveno tak, aby to mohl nový ministr hned převzít a spustit, tak mi to přijde nefér.

To mi přijde nefér. My samozřejmě podporujeme to, aby se to zrušilo a znovu promyslelo nějakým rozumným způsobem, nebo aby se to odložilo na nějakou podstatně delší dobu. Ale nedělejte to tak, že to nabyde účinnosti na začátku příštího volebního období, kdy ten nový ministr k tomu přijde opravdu jako slepý k houslím. A není férové po něm požadovat, aby nesl zodpovědnost za to, co se tam předchozí čtyři roky připravovalo za jiné politické garnitury. Pan ministr už nechce, ruší. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Jedná se o přípravné třídy základní školy, aby je mohly zřizovat i soukromé školy po souhlasu ministerstva.

Děkuji.

Rozpustíme ty hloučky. Máte slovo. Děkuji za slovo.